Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové.

A všichni víme určitě, o čem hovořím. Cílem návrhu je zajistit realizaci vybraných klíčových dopravních staveb, pro které bylo vydáno stanovisko ohodnocení vlivů, dále jen stanovisko EIA, podle předchozí právní úpravy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, to je ten takzvaný zákon 244/1992 Sb. Pro takzvané prioritní záměry definované v nově vkládaném § 23a se zavádí speciální režim, v jehož rámci příslušný úřad, v tomto případě Ministerstvo životního prostředí, vydá na základě stanovených podkladů závazné stanovisko k vlivům aktuálního technického řešení záměru na životní prostředí. Stanovisko bude mít omezenou platnost pět let a bude jedním z podkladů pro vydání v navazujících řízeních vydání rozhodnutí, v tomto případě to bude stavební povolení. Pokud se týká výběru těch prioritních dopravních záměrů, tak okruh těchto prioritních dopravních záměrů je v návrhu zákona definován čtyřmi znaky, které musí platit kumulativně. Jedná se o následující znaky.

Součástí návrhu zákona je i návrh nařízení vlády, který bude v případě schválení návrhu zákona předložen vládě. Chtěl bych zdůraznit, že výběr těch projektů navrhovalo Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty, samozřejmě společně s Ministerstvem dopravy, a výběr těchto projektů byl vybrán, resp. byl komunikován i v rámci pracovní skupiny vyjednavačů, součástí byl i pan premiér.

Jedná se tedy o dopravní záměry, tedy ty úplně klíčové, které splňují ještě i to, že v případě rozhodnutí o nich a vydání stavebního povolení jsou v takovém stadiu přípravy, že realizace těchto záměrů může začít už v průběhu příštího roku v případě vydání stavebního povolení.